Pokud se týče celkových příjmů z hlediska zdravotního pojištění, tak jenom poznámka, že bylo 6 mil. 93 tis. státních pojištěnců, a tedy od státu přišlo do systému zdravotního pojištění zhruba 52 miliard. Saldo příjmů a výdajů systému zdravotního pojištění bylo záporné.

Pokud se týče závazků, tady bych se krátce zmínil o tom, že všechny zdravotní pojišťovny kromě VZP dodržely své závazky splatnosti ke konci roku 2012, pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna měla po splatnosti 740 mil., a to i přes pomoc mimořádného přerozdělení. Zajímavý byl vývoj limitu nákladů na činnosti zdravotních pojišťoven, nebo chceteli režijních nákladů, o kterých se kolikrát velmi často diskutuje, tak tento limit a tato výše nebyla od roku 2006 upravována, čili zvyšována, souhrn maximálních limitů a skutečná výše přídělů na tuto činnost byla 6,8 mld., přičemž v této částce byla trvalá úspora v provozních výdajích Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši půl miliardy korun, kdy se už začaly projevovat určité provozní úspory, změna organizační struktury i snižování počtu zaměstnanců.

Pro mě pracovně dobrý byznys pro správce konkursní podstaty. Pokud se týče regulačních poplatků a doplatků za léky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, tak o regulačních poplatcích bylo řečeno mnohé.

Čili je to jenom důkaz toho, že ochranné limity fungovaly i v této době. Náklady na jednoho pojištěnce byly diametrálně rozdílné u Všeobecné zdravotní pojišťovny a u ostatních zdravotních pojišťoven, kdy u Všeobecné zdravotní pojišťovny činily v průměru 23 293 korun, u oborových zdravotních pojišťoven 18 719 korun. Už z tohoto rozdílu je vidět obrovský nepoměr mezi náklady mezi pojištěnci VZP a ostatních pojišťoven a z toho pochopitelně v minulosti plynuly a dodneška přetrvávají, byť již ne v takové míře, ekonomické problémy Všeobecné zdravotní pojišťovny a postupná snaha o narovnání a změnu parametrů přerozdělování a pojištění. Je pravda, že úhradová vyhláška již na letošní rok na tuto situaci reagovala a postupně tyto dramatické rozdíly snižuje, nicméně věřím, že i současné ministerstvo v tom trendu bude pokračovat tak, aby platila premisa, že za stejný výkon zdravotní pojišťovnz platí stejně ve všech zdravotnických zařízeních. Závěrem. Rok byl charakterizován recesí ekonomiky, poklesem výběru pojistného, udržením doby splatnosti v jednotlivých zdravotnických zařízeních, vysokými vnitřními dluhy VZP vůči svým fondům, odlivem pojištěnců od Všeobecné zdravotní pojišťovny, neefektivní likvidací Mendelovy zdravotní pojišťovny a dal by se charakterizovat jako rok úspor a snahy alespoň o stabilizaci a fungování celého zdravotního systému. Tolik ke zprávě, která byla projednána ve zdravotním výboru. Jestli, pane předsedající, mohu přečíst návrh usnesení? Bohužel ještě ne. Děkuji, pane zpravodaji, za zprávu. Nyní otevírám všeobecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Ludvíka Hovorky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Tolik jenom proto, abyste byli informováni, jak se také vlastně vyvíjejí zdravotní pojišťovny v České republice. Děkuji za pozornost.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, v níž avizoval přihlášku pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji.